Děkuji za slovo, pane předsedající.

MBHS v současné době prochází transformací, byla schválena nová strategie se zaměřením na nové produkty a služby, jako je obchodní financování, podpora společných členských států či clearing.

Další změny jsou pak technického charakteru.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu mezinárodní dohody prezidentské kategorie, vás nyní žádám o vyslovení souhlasu s ratifikací daného protokolu. Děkuji za slovo. Já vám děkuji, pane ministře. Prosím zpravodaje zahraničního výboru pana poslance Karla Raise, aby odůvodnil usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 795/1. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Za druhé pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a za třetí zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Není tomu tak. Ukončuji rozpravu. Není tomu tak. Přikročíme tedy k hlasování o navrženém usnesení.

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas, a končím tento bod.